Na jedné byl pan premiér, byl tam pan Havlíček, byl tam ředitel ČEZu, byl tam pan Míl z té komise a jasně tam zaznívala bezpečnostní otázka řešení těchto projektů, která byla i řečena ze strany opozice, Rusko a Čína by se z bezpečnostních důvodů tohoto projektu účastnit neměly.

Bezpečnostní komunita tam jasně několikrát zopakuje, že toto není správný postup. Ano, budeme.